Důležitou informací je i to, že toto předdohodnuté nařízení o řízení azylu a migrace by mělo po jeho schválení nahradit stávající dublinská nařízení, tedy takzvané Dublinské dohody, které na území Evropské unie upravují azylové a migrační záležitosti dnes a jsou s určitými výhradami poměrně vyvážené. Druhou věcí je to, že některé členské státy je dlouhodobě nedodržují, ale to už je jiná věc, to mají řešit příslušné soudní orgány, například Soudní dvůr Evropské unie a podobně, ale určitě to není důvod k jejich překotné změně, která je navíc naprosto jednoznačně změnou k horšímu.

Tento princip má být nyní mimo jiné úplně zbourán. Co má obsahovat v minulém týdnu navržený nový mechanismus povinné solidarity? Povinné solidarity! Nikdy jsem neslyšel, že solidarita je povinná. Solidarita by měla být dobrovolná. Zapamatujte si to. Několik věcí včetně takzvaného přemístění, což je v podstatě jen synonymum pro přesun migranta do jiné členské země Evropské unie na základě početních kvót. Je fakt, že povinnou... Tak jak nám říká pan ministr Rakušan.

Takže když nebudeme mít peníze nebo odmítnou naše kapacity nebo nasazování personálu, tak budeme muset přijmout migranty. A kvóty zde dle textu návrhu opravdu budou, pane ministře Rakušane, v podobě existence minimálního ročního počtu přemístění z členských států, v nichž většina osob vstupuje do Evropské unie, tedy takzvaných států na vnější hranici Unie, do těch členských států, které jsou méně vystaveny takovým příchodům, což je Česká republika. Protože jsme se tomu bránili. Roky jsme se tomu bránili, dělali jsme všechno pro to, abychom tady neměli muslimské imigranty. Takže tím, že jsme se bránili a nemáme tady téměř nikoho, tak přichází doba, kdy nám to Evropská unie nařídí anebo budeme muset po nějaké době pěkně platit.

Mimochodem, zděšení budí i to, že tyto finanční příspěvky nebudou směřovat k zemím zasaženým nejvíce ilegální imigrací, ale do speciálně vytvořeného fondu, který bude spravovat Evropská komise. To nikdo z nás neví. V návrhu rovněž figuruje termín kompenzace převzetím odpovědnosti jakožto druhostupňové solidární opatření ve prospěch členských států využívajících tuto solidaritu. To má znamenat, že přispívající členský stát, například Česká republika, převezme odpovědnost za posouzení žádosti o azyl osob, které by za normálních přirozených okolností a za současného právního stavu podléhaly předání do odpovědného členského státu dle zmíněných Dublinských dohod, tedy do toho, do kterého vstoupily jako první. A pozor, tento systém se stane povinným, pokud přísliby přemístění nedosáhnout 60 % celkových potřeb identifikovaných Radou Evropské unie pro daný konkrétní rok anebo nedosáhnou počtu stanoveného nařízení, tedy 30 000. Tedy nemáme až tak moc na výběr a ani na zaplacení půlmilionového výpalného za jednoho ilegálního migranta nás nezbaví povinnosti vyřizovat v České republice za peníze českých daňových poplatníků žádosti o azyl lidí, kteří přišli do jiné země a nežádají o azyl u nás.

Zastánci této nové migrační dohody říkají, že jde o férový, korektní a vyvážený text, který nám zachovává možnost volby. Ano, zde musím souhlasit, ona povinná solidarita je, metaforicky řečeno, volbou, tedy jakýmsi výběrem mezi smrtí oběšením, zastřelením nebo na elektrickém křesle. To znamená, můžete si vybrat ze všech špatných řešení. Tolik zatím k obsahu dohody, která je pro naši zemi jednoznačně nevýhodná a škodlivá. Teď k jejím dalším souvislostem, respektive k důležitým souvislostem naší podpory této dohodě, k hlasování ministra Rakušana pro tuto dohodu.

Maďarsko a Polsko byly proti a Slovensko se zdrželo.

Je to tedy zcela jistě z naší strany zrada na společném postupu a na strategii spolupráce zemí Visegrádské čtyřky, která je naším výsostným národním zájmem a základem jakékoliv představitelné rezistence, tedy odolnosti, vůči šíleným závazným legislativním opatřením Evropské komise a Evropské unie, ať už se týkají Green Dealu, nebo čehokoliv jiného. Současná česká vláda tuto klíčovou formu naší mezinárodněpolitické spolupráce postupně a cíleně rozbíjí, což je podle mého názoru zásadní chyba, ať už z pragmatického hlediska, jelikož pokud proti nějakému návrhu v rámci Rady ministrů zemí Evropské unie hlasuje přesně definovaný počet států, mohou vytvořit takzvanou blokační menšinu a přijetí takového návrhu zabránit. Anebo i z dlouhodobého strategického hlediska, protože partneři z Visegrádské čtyřky si poté, co je tato současná česká vláda několikrát zradila, napříště důkladně rozmyslí, zda nás v orgánech Evropské unie svým hlasováním podpoří, a to v budoucnu budeme potřebovat. No, já myslím, že asi nepodpoří. Je to ze strany vlády Petra Fialy škodlivá a krátkozraká politika. Slovenský ministr vnitra Ivan Šimko, který se při hlasování o dohodě zdržel, mimo jiné prohlásil, že pro Slovensko jsou některá její ustanovení těžko akceptovatelná a politicky neprůchodná, a to i po úpravách textu. Polský ministr vnitra Bartosz Grodecki k dohodě prohlásil, tedy k migračnímu paktu, že Polsko odmítá platit pokuty za to, že hromadně nedováží do Evropy migranty.